Mám tady dvě faktické poznámky. Jako prvního vyzývám k vystoupení pana poslance Romana Onderku a připraví se pan poslanec Pavel Plzák. Také na faktickou. Pane poslanče, máte slovo. Vaše dvě minuty. Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, kolegové, prostřednictvím vás bych chtěl kolegovi Bendovi říci, že určitě z právního hlediska asi bude mít pravdu, což on definoval právě jako právník, jako člověk z praxe z tohoto pohledu, ale já ho chci upozornit na jednu věc.

Z tohoto pohledu si myslím, že tento zákon je namístě a ta vratka Senátu je úplně v pořádku.

Děkuji všem, kteří budete pro tento zákon dneska hlasovat.

On mi přesně trošku nahrál. Já jsem se přesně na našem klubu ptal, kdo definuje to nevhodné prostředí.

A já našemu Ministerstvu spravedlnosti věřím a podle toho se také zachovám. Děkuji.

V rychlosti.

Pokud jde o ten zvlášť závažný zločin, resp. odnětí svobody na pět až deset let, tak mluvíme samozřejmě o škodách majetkových a mluvíme o škodách jiných. On o tom tady hovořil můj předřečník.

To je předzvěst toho horšího, co přijde.

Děkuji.

Chceme konečně zastavit utrpení zvířat v nelegálních množírnách a chceme také, aby bylo jasné, že krutost vůči zvířatům bude trestána, a že bude trestána nekompromisně. Je potřeba říci, a každý den to vidíme v médiích, ať už tištěných, nebo v televizi, že týraných zvířat bohužel přibývá.

Někteří soudci a někteří úředníci nás varují, že bychom neměli dělat v trestním zákoníku revoluci, ale já mám za to, a naopak si myslím, že jsme tuto revoluci měli udělat už mnohem, mnohem dříve. Děkuji za slovo. Rozhlédnu se, zdali je někdo další přihlášen.

Pan senátor? Máte zájem, nemáte. Nemáte. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.